Nerozumím tomu, proč na to ministerstvo nereagovalo.

Ale tady toto, kdy skutečně a je to i součástí samozřejmě trestního řízení na Policii České republiky že ty dávky zneužívají, a je nám opakováno pokaždé, že ten systém je v pořádku, ale sami pracovníci už přes půl roku na to upozorňují, tak to je skutečně tristní situace. Proto navrhuji tady tento bod jako bod číslo 2 a nazval jsem ho Aktuální situace na úřadech práce. A ještě doplním, že to budeme probírat na výboru pro sociální politiku tuším příští týden, kde jsem také poprosil pana předsedu Kaňkovského, vaším prostřednictvím, aby tady tento bod zařadil. A doufám, že se tamhleti pánové, jako je pan ministr Jurečka a pan vrchní ředitel Trpkoš, budou zpovídat, respektive budou odpovídat už konečně na naše otázky bez jakýchkoli arogantních odpovědí. Děkuju, děkuju.

Mám ještě oznámení, že pan poslanec Major bude hlasovat s náhradní kartou číslo 35.

Ještě nejdříve musíme hlasovat gremiální návrhy.

Návrh byl přijat.

Nejdříve tedy hlasujeme vůbec zařazení bodu. Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu.

Návrh nebyl přijat. Je to nový bod. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Zaznamenávám, že je zájem o odhlášení, všechny jsem vás odhlásila. Prosím, abyste se opětovně přihlásili.

Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Pokorné Jermanové. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec k hlasování předpokládám.